Proto nyní budeme hlasovat o původním návrhu, který přednesl pan poslanec Jakob, a to je, aby se o tomto bodu jednalo jako o druhém bodu dnešního jednání. Jenom odmažu všechny faktické, které tady jsou, a připomínám, pokud se někdo opravdu hlásil s faktickou, že nejsme v rozpravě, není možné uplatnit faktickou.

Další bod navrhl opět pan poslanec Jakob.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 40 přihlášeno 169 přítomných, pro 150, proti žádný, návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení bodu. Takže prosím, To vlastně nejde. Hlasování prohlašuji za zmatečné.

Proto tedy opravuji. To znamená třetí bod schůze.

Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro?

Další návrh přednesla paní poslankyně Fischerová. Nový bod, který se jmenuje Dopad neschopnosti vlády v řešení energetické krize na školství. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Robert Králíček navrhuje nový bod Boj proti dezinformacím.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu.

Návrh byl zamítnut. Požádám, kolegyně, kolegové o ztišení.